Předložený návrh uvede místopředseda vlády pan Marian Jurečka. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, budu pokračovat.

Zásadní změna oproti předchozí úpravě je v oblasti poskytování a hrazení zdravotní péče.

Děkuji za pozornost.

A teď ty rozdíly. Smlouvu je třeba přizpůsobit aktuálním potřebám právních řádů obou zemí, a proto byla podepsána nová, která tu původní nahradí. Hlavní změnu nová smlouva přináší pouze v oblasti zdravotní péče. Její náklady již neponese stát, nýbrž za své pojištěnce příslušná pojišťovna, v zásadě však jen v případě péče nezbytné a neodkladné. Je však preciznější a i formálním uspořádáním standardním dokumentem, který respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Smlouva opět nebude mít zásadní vliv na státní rozpočet. Formálně i obsahově odpovídá českým i evropským standardům. Děkuji paní zpravodajce a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které vidím, že se nikdo nehlásí. A tímto končím obecnou rozpravu. Pane ministře, máte zájem o vystoupení? Nikoliv, paní zpravodajka rovněž ne. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo návrh jiný? Nevidím. Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Výsledek: přijato.